Myslím, že si to všichni přejeme, ale opravdu nikdo nemůže garantovat a mít nějakou jistotu, že aspoň malou částkou stát pomůže těm, kteří budou opakovaně v tak těžké situaci, že by byla dobrá zpráva. Jinak jsem se chtěl zeptat pana ministra zdravotnictví.

Já skutečně nevím, to se přiznám. Ale je tady dostatečně kolegů ať už v opozičních, nebo ve vládních lavicích, kteří by mohli k tomu něco říct, abychom věděli.

Pokud některá nemocnice omezí více tu ostatní činnost, tak ti pacienti potřebují tu péči.

Ale bohužel pan ministr tu není, tak to prostě nejsme schopni pořádně, poctivě debatovat.

Dneska jsem slyšel, a musím říci, že bohužel, vyjádření jednoho vládního poslance ať se nezlobí, já ho nebudu v této chvíli od mikrofonu jmenovat. Já musím říct, že to považuji za poměrně arogantní vyjádření.

Ano, přesně opačný názor.

Nikdo jiný. To mi nepřijde fér.

Pan docent Svoboda měl 6. května, jsem našel, tiskovou konferenci, kdy přednesl jasný plán a jasné kroky, které bychom měli dělat jako prevenci před příchodem druhé vlny.

Není to nic příjemného.

Já jsem si dneska našel vystoupení pana ministra zdravotnictví z minulého týdne, kdy vylučoval nouzový stav, aby čtyři dny poté říkal, že ho budeme potřebovat.

Tak já vlastně nevím, kdo tu vládu řídí.

Já bych přál české veřejnosti, aby vláda v příštích týdnech a měsících pokud možno nejela systémem brzda a plyn, aby dostatečně jasně vysvětlila své kroky, které chystá, a nám všem přeji, aby tomu veřejnost uvěřila. Protože bez důvěry veřejnosti je vlastně skoro jedno, co vláda rozhodne, případně Sněmovna a horní komora.